V návrhu zákonného opatření Senátu byly uplatněny pozměňovací návrhy, které předložil výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a také ústavněprávní výbor Senátu. Dále byly přijaty pozměňovací návrhy senátorů, mimo jiné již zmíněný pozměňovací návrh senátora Pavla Eyberta, který se týkal limitů veřejných zakázek. Byl také přijat pozměňovací návrh senátora Jaroslava Kubery na zrušení povinnosti, aby se k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky vyjadřoval povinně autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik. Dále pak bylo navrženo, aby byl z textu návrhu zákonného opatření Senátu vypuštěn bod číslo 4, tj. § 71 odst. 6 písm. c), který vyžadoval, aby v případě opakování zadávacího řízení, které bylo zrušeno z důvodu jedné nabídky, zadávací podmínky nového řízení nezúžily okruh možných dodavatelů. Zbývající pozměňovací návrhy byly technického charakteru a byly rovněž přijaty. Vláda přijaté pozměňovací návrhy nerozporuje a s provedenými změnami souhlasila. S ohledem na výše uvedené a na naléhavost situace, ve které se veřejní zadavatelé nacházejí, ať už jde o obce, města, kraje, veřejné podniky, respektive stát, a vzhledem i k, řekl bych, poměrně nedobré ekonomické situaci zejména v oblasti stavebnictví, ale i v dalších resortech, které reprezentují dodavatele veřejných zadavatelů, si vás dovoluji, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, požádat o schválení předloženého zákonného opatření. Děkuji vám za pozornost. Poprosím pana předsedu Senátu. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, u tohoto zákonného opatření byl Senát nejvíce na pochybách, zdali je splněna podmínka neodkladnosti. Opravdu tady se vedla diskuse a názory byly rozdílné. Nakonec se Senát rozhodl, že ji shledává, a tím impulsem byla velmi výrazná stanoviska zejména představitelů měst a obcí.

Ale tady hrozilo, že ta situace se bude ještě urychleně zhoršovat, neboť obce za nových podmínek, které stanovuje zákon 55 z roku 2012, by pravděpodobně znamenala ještě další propad.

A úplně na závěr bych chtěl říci, že právě tady, jak říkal i pan předseda vlády, zásadně ten návrh posunuly ještě více, než vláda navrhovala, právě pozměňovací návrhy kolegů z pravého spektra. A já bych moc přál Poslanecké sněmovně do budoucího období, aby na rozdíl od minulého období dokázala, tak jako se to přece jenom daří víc v Senátu, posuzovat hlavně, jaký to je návrh, pro koho je prospěšný a pro koho není prospěšný, a aby bylo úplně jedno, jestli to dává někdo z toho nebo onoho politického spektra, ale hlavně aby to sloužilo prosperitě České republiky a občanům české země. Děkuji i panu předsedovi Senátu. Otvírám obecnou rozpravu. Mám zde dvě přihlášky paní poslankyně Jana Fischerová, připraví se paní poslankyně Věra Jourová.

A já řeknu názor svůj, ale vlastně vyjádřím i názor poslaneckého klubu Občanské demokratické strany.

A ta další opatření, která jsou právě v této technické novele, by to měla usnadnit.

Omlouvám se, paní poslankyně.

Moji sousedé tam poslouchají.

Děkuji, paní poslankyně.